Já si dovolím požádat o ztišení v sále.

Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Zeptám se na závěrečná slova, zda je zájem? Pan ministr? Ano, prosím.

Já také děkuji.